Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Nebudu využívat přednostního práva. Nevím, co je k smíchu. Nicméně ono to souvisí s tím, že to ukazuje na to, jaké tato koalice má priority. My na hospodářském výboru už nějaký sice ne dlouhý čas o tom víme také, a myslím si, že by kvalifikované a ověřitelné informace měli slyšet všichni poslanci a poslankyně.

Na základě striktního požadavku Evropské unie Česká republika musela přistoupit ke změně zákona o posuzování vlivů staveb na životní prostředí a toto také Ministerstvo životního prostředí jako resortní garant této problematiky učinilo. Při jednání v hospodářském výboru jsme opakovaně vyzývali, aby Ministerstvo životního prostředí do Sněmovny aby ten návrh byl upraven tak, aby se minimalizoval na požadavky, které jsou jenom nejnutnější pro splnění požadavků Evropské unie. Přes jednomyslnou, nebo téměř jednomyslnou shodu napříč politickým spektrem v hospodářském výboru se tak nestalo.

Máme informace o tom, že dneska je v platnosti takový zákon, který neumožňuje, nebo velmi komplikuje projednávání této části nezbytné dokumentace pro umístění stavby, a mluvím zde zejména o dopravní infrastruktuře, ale co horšího, může to být údajně zpětně aplikováno… Jestli můžu poprosit o klid! Poprosím vás, kolegyně kolegové, abyste své záležitosti, které potřebujete prodiskutovat, přesunuli do předsálí. Pokračujte. Děkuji. Takže může být aplikován i na stavby, které již byly hrazeny z evropských fondů. To bych považoval za tragédii a v kuloárech se mluví až o desítkách miliard korun.

Takže dávám tento návrh.

Velmi bych apeloval na to, a zároveň se tím otevírá prostor pro ministra životního prostředí, aby dal dohromady relevantní informace, a to zejména jaká je realita, jaké by mohly být finanční dopady, jak bude zpožděna výstavba připravované infrastruktury... Děkuji za pozornost. Další příspěvek je také váš, ale s přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek, tak mu udělím slovo, a pak vystoupíte s dalším příspěvkem. Děkuji za udělení slova a omlouvám se Františku Laudátovi.

Dovolte mi, abych při této příležitosti vyslovil jednu prosbu. Kdykoliv byl volební sněm sociální demokracie, sociální demokracie vznesla žádost, aby den předtím, tzn. celý pátek, už se nejednalo, protože my máme sněm. Já jsem byl vždycky tak trošku si ne úplně jistý, jestli si něco takového můžeme dovolit vzhledem k parlamentní práci, ale vždy jsem to nakonec respektoval, protože koneckonců práce politických stran má těsnou vazbu na práci naší Poslanecké sněmovny, takže jsme vždycky v této věci vyhověli. Sám bych v sobě takovou odvahu nenašel, abych řekl: my máme sněm, tak vám všem říkám, že dneska nebudeme pracovat.

Podívámeli se na statistiku, tak obvyklá hodina je 14 hodin.

Mám důvod se domnívat, že pan předseda Sklenák chce říct: Když my máme sněm v sobotu, tak se v pátek nejedná. Myslím si, že by to bylo velmi nefér. Myslím si, že by to byl velmi nebezpečný dvojí metr. Prosím vás, abyste něco takového nedělali, a chtěl bych vás ujistit, že kdybyste to udělali, tak my si to budeme fakt dlouho pamatovat! Budeme pokračovat v projednávání návrhů na změnu schváleného pořadu schůze. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. To povzdechnutí prosím ne, jsem výrazně menší než pan kolega místopředseda Kalousek. Dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, dovolte, abych vám navrhl zařazení dalšího bodu. Nevím, od kterého termínu, nicméně velmi dlouho zde již leží návrh zastupitelstva, respektive Karlovarského kraje, který se týká novely silničního zákona. Předklad Karlovarského kraje řeší, nebo chce řešit zákon o pozemních komunikacích v části, která se dotýká dálničních kuponů.

Vždy jsme je zamítali. Tam, kde byla pouze malá část úseku zpoplatněna a přitom nenavazovala na základní dálniční a rychlostní síť, tak stát v minulosti opakovaně tyto úseky vyjímal.

I přes protesty vždycky toho regionu, města nebo kraje nakonec po nějaké době se stát rozhodl, že již výjimky příliš udělovat nebude.